Děkuji za slovo.

Zdůvodnění jsem tady již uváděl. Předpokládám, že není možné rušit podnik na základě toho, že se počet členů dozorčí rady snížil oproti počtu uvedenému v zakládací listině.

Děkuji za pozornost. Také děkuji a nemám další přihlášku do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Není zájem. Pan zpravodaj také ne. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, tak končím projednávání tohoto bodu, a tedy i druhé čtení tohoto zákona.